Chci zdůraznit, že to má pozitivní dopad na děti a také na budoucí pocit odpovědnosti vůči dětem. Pozitivní efekty, kdy se klade důraz na spolupráci a na vzájemnou dohodu, jsou obrovské.

To je třeba dneska obrovský problém někdy i pro pečující.

To je právě dostupnost různých druhů služeb i v regionech anebo dostupnost míst pro děti, a to i třeba ve velkých městech. To je ta pointa.

Stejně tak musí být pro obce, zdůrazňuji pro obce, pro starosty a starostky, předvídatelné financování sociální práce a sociálních služeb. Ještě jedna věc. Přehlednost je něco, na co si stěžují všichni, zaměstnavatelé i zaměstnanci.

Ještě závěrem, kolik to bude stát, když budeme dělat kvalitní rodinnou politiku. To chci zdůraznit. Kvalitní rodinná politika se prostě státu vyplatí, a nejenom dlouhodobě ve vyšším počtu dětí, v tom, že nebudeme čelit tak hluboké demografické krizi, jaké čelíme, ale také tím, že naplníme potenciál naší země a že děti, které budou moci opravdu naplnit své možnosti, přinesou naší zemi bohatství a naplnění, které si myslím, že máme šanci mít. Co se týče podpory preventivní, ať už těch poradenských, nebo komunitních služeb, tam chci upozornit: to jsou výdaje v řádech desítek milionů korun.

Co chci závěrem zdůraznit?

Myslím, že takhle se pozná spokojená společnost, když tam lidé mohou naplňovat i tuhle stránku svého života, nejenom tu pracovní.